Děkuji, pane předsedající. Já budu stručný.

A potom otázka na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, kde přidáváme 8,5 milionu korun. Nebyl jsem schopen rozklíčovat, kolik z těch peněz je určeno přímo na příspěvek na bydlení.

Děkuji, pane místopředsedo. Prostřednictvím vás, k panu kolegovi Juchelkovi.

Děkuju. Vážené kolegyně, kolegové, nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Aleš Juchelka.

A říkám to konkrétně u tady těchto dvou položek, a to je u příspěvku na bydlení a to je taktéž u pětitisícového jednorázového příspěvku.

Já považuji skoro za vyloučené, že by to mohl být nějaký masový jev nebo nějaké procento, ani to ne. Tak abychom se neděsili něčím, co není.

Proto je tam ta lhůta 30 dnů, aby to bylo otestováno.

Takže já se tady zastávám těch referentů, těch zaměstnanců, a také jsem poděkoval, že jste konečně navýšili po dvaceti měsících jejich platy, že tak jednoduché, tak, jak to tady tato vláda říká, s digitalizací to není, že to prakticky opravdu hlavně u příspěvku na bydlení, hapruje.

Děkuji.

Prosím.

Moc vás prosím, abyste nám to tady řekl.